Jsou totiž zákony, které tady přijmeme, běží, realizují se, uplatňují se hladce, slouží občanům, krajům, městům, obcím, firmám, institucím zdárně, aniž si toho kdokoli všimne, protože byly připraveny tak dobře, že nikde nedrhnou, nikde nemají žádný háček, o který by se zachytávaly o to své, řekněme, okolí. Jsou ovšem zákony, které významně ovlivňují další chod, v uvozovkách, dějin naší společnosti a které zůstávají tu a tam viset za nejasnosti, za pochybnosti, za nedokonalosti, které ať už náhodou, nebo schválně se do těchto zákonů dostaly. Předesílám, aby bylo jasno všem, kdo tuto naši žádost komentovali v médiích jako ryze politickou věc, a dokonce se dopustili proroctví o budoucnosti KSČM, sami s břevnem v oku kritizovali třísku, že Komunistická strana Čech a Moravy respektuje právo občanů na náboženské vyznání nebo být bez vyznání. Respektuje i právo občanů náboženské vyznání uplatňovat, realizovat, provozovat v rámci církví a náboženských společností, a že tudíž naše postoje nejsou apriorně namířeny ani proti církvím jako takovým a už vůbec ne proti věřícím občanům České republiky, protože společnost je barvitá, každý má svá práva a my ta práva velmi i s ohledem na historické zkušenosti respektujeme. Ovšem je pravdou, že vedle těchto práv existují také práva jiná práva občanů na informace, na to, jakým způsobem se jejich vláda chová zejména v takovýchto ostře vymezených tématech, a bezesporu církevní restituce jsou ostře vymezeným tématem pro většinu občanů České republiky.

Možná kdyby při přípravě odpovědi na naše písemné interpelace v této věci vláda postupovala podobně, nemuseli jsme iniciovat tuto mimořádnou schůzi, bylo by bývalo jasněji. A mám dojem, že to byla naše kolegyně Alena Nohavová, která v této věci interpelovala v nedávných týdnech, a ta odpověď nás rozhodně neuspokojila. Vítáme, že vláda zřizuje, nebo zřídila, nebo chce zřídit jakousi monitorovací komisi nebo monitorovací výbor, a chceme věřit tomu, že to není podle toho starého přísloví chcešli zamést věc pod koberec, vytvoř na to komisi.

A navíc ještě jako většina zákonů i tento zákon a mj. proto jsme jej také nepodporovali je díky své konstrukci velmi nejasný, je obtížně kontrolovatelný, hrozí také škody pro stát z jeho nedokonalého uplatnění.

Navíc se už projevily určité nejasnosti ze strany církví.

Osvěžím paměť proti církevním restitucím se vyslovily parlamentní politické strany: Česká strana sociálně demokratická, ANO, KSČM, Úsvit přímé demokracie, které čítají dohromady více než ústavní většinu v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

A některé dokonce dávaly i konkrétní návrhy vyhlásit moratorium na vydávání majetku s ohledem na excesy, které se projevily ve výzvách a jsou diskutovány veřejností odborníky, revidovat zákon, který byl od samého počátku provázen nestandardnostmi a nejasnostmi.

Myslím si, že nejen řešení tohoto typu, ale i pravidelná informace do Poslanecké sněmovny je to, o co nám jde. A jsem rád, že alespoň zpracování toho tématu ta komise bude dělat, ale požadujeme, aby na každé schůzi Poslanecké sněmovny byla pravidelná informace poskytnuta.

Takže žádné zneužívání.